Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví aktualizaci typového plánu epidemie hromadné nákazy osob s termínem do 30. září 2020 a v případě druhé vlny podle něj postupovala. Poslanecká sněmovna apeluje na vládu, ministerstva a podřízené organizace, aby poslancům poskytovaly informace podle platných zákonů a ve vymezených termínech. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby v případě druhé vlny epidemie koronaviru poskytovala veřejnosti informace v pravidelných a předem daných intervalech, srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny dotčené skupiny veřejnosti.

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví k dopracování koncept chytré karantény a představila jej Poslanecké sněmovně do 30. června 2020.

Jestli mohu pokračovat?

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila a zveřejnila do 31. srpna 2020 plány se scénáři, jak budou fungovat školy v případě možného dalšího epidemiologického ohrožení s tím, že připravené scénáře a navržená opatření budou řádně zdůvodněny a jejich realizace bude stanovena na základě epidemiologických indikátorů, čímž se umožní zřizovatelům, školám i veřejnosti předvídat možná opatření na základě vývoje epidemiologické situace. Poslanecká sněmovna apeluje na vládu a Ministerstvo kultury, aby v nové situaci připravilo strategii podpory eknih ve veřejných knihovnách.

Pokud jde o odůvodnění těchto návrhů, tak už zaznělo v rozpravě.

Děkuji.

Byla tady podrobná rozprava vy myslíte mimo podrobnou rozpravu, že to bylo načteno.

To si myslím, že je normální postup, protože v tom množství lidí se to může stát, tam v podstatě nebyla prodleva žádná, to byla jedna věta.

To znamená, není to první případ. Tak kdyby tam byla nějaká prodleva, to bych pochopil, ale ono to bylo v podstatě v jedné větě. Jinak bych chtěl v této souvislosti znovu vyzvat, že hlaste se pokud možno elektronicky, ať to tady mám na displeji.

Kdo je proti?

Návrh procedury hlasování byl přijat.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jako první budeme podle schválené procedury hlasovat o návrhu paní poslankyně Hyťhové s tím, že se hlasuje v celku. Návrh zní: